Děkuji.

V případě, že by novela současného zákona přijata nebyla, neexistovala by právní úprava pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, neboť souběžně projednávaný návrh zákona o zdravotnických prostředcích, který implementuje nařízení o zdravotnických prostředcích, úpravu pro diagnostické prostředky in vitro neobsahuje.

Již na plénu Senátu jsem uvedl, že s tímto pozměňovacím návrhem nemám problém a podporuji ho, neboť se jedná v zásadě o legislativně technické úpravy návrhu, které jsou návrhu ku prospěchu.

Děkuji.

Dobrý večer.

Pokud tu není nebo nemá zájem, tak prosím, pane ministře, máte slovo.

Děkuji. A já otevírám rozpravu, do které v tuto chvíli nemám přihlášky.

K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.